To určitě není politické téma na střet pravice levice, nebo vláda nebo koalice.

Děkuji. A ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Není. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. První přihlášený je poslanec Jan Volný. Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně. Tento pozměňovací návrh...

Prosím, máte slovo. Děkuji. Mě požádal pan kolega Skopeček, který je omluven, abych načetl jeho pozměňovací návrhy.

A zároveň, protože se nepředpokládá, že by tento zákon byl přijat k 10. červnu 2019, proto se tímto pozměňovacím návrhem mění účinnost tohoto zákona na první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Děkuji. Chce někdo další vystoupit v podrobné rozpravě?

Děkuji.